Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom skutečně velmi rychle.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi pohled lékaře.

Jinak samozřejmě jesle a školku nelze zaměňovat. Jesle patří zdravotníkům, jsou tam zdravotní sestry, které znají potřeby dítěte. Neumějí úplně všechno. A jistě je možné potom individuálně přistupovat.

Byla to víceméně libovůle těch samospráv.

Myslím si, že tak jak je to nastavené, je to naprosto v pořádku, a byla bych proti tomu, aby povinně zřizoval jesle nějakým zákonem stát, protože pak bychom se skutečně dostali do stejné situace, jako tady dneska diskutujeme ty dvouleté děti v mateřských školkách.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co všechno bychom ještě jako obce měli dotovat? Já si myslím, že je v zájmu státu vytvořit podmínky rodičům, kteří potřebují dát své dítě před třetím rokem do některého zařízení ať už zřizovaného Ministerstvem zdravotnictví, nebo předškolního. Jsem přesvědčen o tom, že skutečně zrušením systému jeslí vznikl problém, který dneska řešíme a který dnes jsme vlastně řešili tím předškolním zákonem. Ale prosím vás, všechno nemůžou dělat obce. My nemáme bezedné kapsy. Faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega předřečník vaším prostřednictvím moje vystoupení evidentně nepochopil.

A jestli prostě některá obec si chce jesle zřídit a chce, aby byly provozovány jako u nás na Praze 2 pod centrem sociálních služeb, které je zdravotnické zařízení, tak proč ne? Žádná povinnost.

A taky nečekám, že je bude stavět stát.

Jsem v komunální politice, pane kolego vaším prostřednictvím, dvacátým rokem.

Nevím, jak jste dlouho v komunální politice vy.

Stejně tak je mají zachovány senioři, kteří mají vlastně veškeré služby pod naším centrem sociálních služeb. Nyní bude následovat vystoupení s přednostním právem pana ministra Plagy. Než přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím s omluvami.

To znamená, potvrzuji to, že je rozdíl, a myslím, že to všichni vnímáme, jestli bude nárok pro dvouleté každé, anebo jestli tam zůstane zachována možnost, aby to dítě, které je zralé, a to posoudí ředitel dané školy, resp. mateřské školky, jestli tu mateřskou školu navštěvovat může. Každopádně pokud tady byl dotaz na to, co by způsobila ta plošná povinnost roku 2020, tak když dopočteme populační ročník cca na 100 tisíc dětí, tak pokud budeme vytvářet kapacity pro dalších 40 tisíc dětí nebo pro všechny, jako že ta povinnost je plošná, tak mohu pouze na tvrdých datech říct, z výzev, které jsme dali na vybudování míst do mateřských škol, vyšla průměrná cena, někdo rekonstruoval, někdo stavěl, vyšla průměrná cena na jedno místo 283 tisíc korun.

Ano, jsou to vysoké miliardy korun.